Projednávání tohoto bodu jsme přerušili po ukončení rozpravy a závěrečných slovech dne 17. února tohoto roku s tím, že jsme stanovili, že o návrhu zákona bude hlasováno v pátek 18. února, tedy dnes, ve 13 hodin. Připomínám, že usnesení, jímž Senát zamítl tento návrh zákona, bylo doručeno jako sněmovní tisk číslo 127/3. Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele místopředseda vlády a ministr zdravotnictví Vlastimil Válek a senátor Jan Holásek, případně další senátoři, ale mám zprávu, že senátoři se z dnešního jednání omlouvají, čili poprosím pana ministra, aby zasedl za stolek zpravodajů.

Připomínám, že k přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců, tedy souhlasu 101 poslance.